Je tomu tak prostě proto, že kraje tyto údaje potřebují, potřebují mít data agregována pro jejich území, a myslím si, že budou určitě užitečné. Já bych se k té zprávě chtěl vyjádřit několika speciálními připomínkami. Pan zpravodaj

Tady samozřejmě musíme zvážit konflikt dvou veřejných zájmů: veřejného zájmu na kvalitu a síť dopravní infrastruktury, ale samozřejmě také zase na určitou komplexnost přírodního prostředí. Tady asi těžko budeme v tom moci býti nějakými soudci. Moje další připomínka se týká vodního hospodářství.

Je předpovídáno sucho, je předpovídán nárůst suchých období, a proto by se naše republika měla o tuto věc starat a znova uvést Plán hlavních povodí na pořad jednání.

A poslední moje připomínka je spíš taková technická.

Děkuji za pozornost. Také děkuji.

Je, dobře. Ještě bude podrobná rozprava. Za prvé k tomu, co tady zaznělo. My připravujeme s panem ministrem Jurečkou komplexní dokument, který se bude zabývat hrozbou sucha v České republice, což vzhledem k tomu, že teď poslední dny venku prší, tak se možná nezdá tak úplně akutní, ale podívejme se na Kalifornii a její poprvé historicky opravdu dramatické sucho. To samé se nám může stát v České republice. Na jižní Moravě už se to děje. Takže to bude poprvé koncepční materiál dvou ministerstev a ostatních dotčených resortů podložený velmi dobrou, myslím, analytickou částí. Během několika příštích týdnů půjde do meziresortního připomínkového řízení jako strategický koncept, který bude pak projednávat vláda. Takže to je jenom odpověď na reakci na pana kolegu Zahradníka, určitě naprosto oprávněnou z hlediska retence vody v krajině.

Takže to jenom na doplnění. Děkuji. Teď tedy otvírám podrobnou rozpravu, ve které prosím pana zpravodaje.

Ano, děkuji. Zeptám se, zda ještě někdo chce vystoupit v podrobné rozpravě. Není tomu tak. Závěrečná slova po podrobné rozpravě nejsou potřeba, v tom případě budeme hlasovat.